Pokusím se to znovu hned říci.

Od té doby, co se pokoušeli staří Řekové budovat systém demokracie a zkoušeli všechny možné systémy, tak my máme v sobě zakotveno, že občan se má podílet nějakým způsobem na tom, v jakém státě žije.

To jenom kdybychom mluvili o řecké kultuře. Ale další část antické kultury, Řím, nám předala, že máme vždycky usilovat o spravedlnost, že máme sestavovat zákony, které nejsou v rozporu se zdravým rozumem, ale nejsou v rozporu s vyššími principy mravními, a že tyto zákony nejsou zákony, které stanoví třeba nějaké náboženství nebo nějaký náboženský představitel.

To je rozum. A pak přichází oblast etická a to je křesťanství, které samo do sebe implementovalo židovské desatero, takže i když všichni děláme chyby a nikdo z nás není bez vady, víme přesto, že bychom neměli zabíjet, že bychom neměli lhát a tak dále.

A tohle všechno je kulturní odkaz křesťanství.

Došli jsme postupně k tomu, že jsou si všichni lidé rovni.

Jsou to odpovědi na otázky: V čem si vždycky musíme být rovni? V čem si vždycky musíme uchovat svobodu? A v čem máme být solidární. A právě míra a kvalita odpovědí na tyto tři otázky v podstatě se prolíná našimi moderními dějinami a pokračuje až do 21. století. Toto je kultura, na kterou opravdu naši žáci mohou být hrdi, na kterou můžeme být hrdi všichni, a tahleta kultura, si myslím, že by měla být tím, co si žáci na našich školách osvojí a k čemu se hlásí. Znovu říkám, vůbec tím nemíním, že bychom se měli hlásit k nějakému konkrétnímu náboženství, ba naopak, součástí naší kultury je, že náboženství je věc ryze, ale ryze soukromá a že v žádném případě nemůže vstupovat třeba do tvorby zákonů a tak dále.

A to je, že naši žáci by měli být vedeni k tomu, že mají plnit své občanské povinnosti. Měli by být vedeni k tomu, že s každou svobodou je spjata také povinnost. To, že bychom měli začít hovořit o nějakých občanských povinnostech a o větším povědomí o tom, co vlastně to, že je někdo občan, znamená, to jsem nevymyslela já, o tom se již několik let mluví v odborné veřejnosti, ale také vznikla třeba pracovní skupina na Ministerstvu školství. A co jsem si k tomu ještě dovolila dodat nejen plnění občanských povinností, ale také společenských rolí. Jestliže přijmu nějakou společenskou roli, do které tedy nejsem uveden třeba tím, jaké jsem národnosti, jaké jsem rasy a tak dále, ale jestliže přijmu nějakou společenskou roli, mám ji brát jako výzvu, ať už jsem prezident, nebo policista, nebo matka, nebo vychovatel, nebo politik. A to, že se budu snažit co nejlépe splnit všechny své sociální, či chceteli společenské role, mě zcela jistě povede k tomu, že i já budu moci rozvíjet svoji osobnost. Tolik tedy k mým pozměňovacím návrhům. Můžeme říci, v tom školském zákoně má sice vysokou právní sílu, ale na druhé straně, a to je velice důležité, dámy a pánové, pokud toto tam vložíme do toho školského zákona, vůbec to neznamená, že bychom museli měnit rámcově vzdělávací programy, že bychom museli měnit nějaké základní školské dokumenty.

Tolik k mému pozměňovacímu návrhu.

K tomuto návrhu se potom přihlásím a ve třetím čtení budu prosit o podporu pro něj. Děkuji za slovo. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Chalupa.